Děkuji za slovo. Minule, když jsem šel k mikrofonu, tak mně zbývalo nějakých slabých třicet minut a dneska už také zbývá jenom kousek do konce jednacího dne. Nevím, co jsem komu udělal, ale je to prostě smůla.

Je to šest stran mého vystoupení.

Dámy a pánové, prosím o klid, ať může pan předseda Stanjura vznést svoje argumenty. Prosím levou část Poslanecké sněmovny, aby... Ale já vidím levou část, nepokřikujte na mě prosím, pane poslanče. Je mou povinností zjednat pořádek v Poslanecké sněmovně a to se snažím udělat prostředky, které mám k dispozici, a budeteli mně k tomu nápomocni, tak to bude rychlejší. Děkuji. Prosím, pane předsedo, pokračujte. My jsme od prvního projednávání v Poslanecké sněmovně byli proti. Já bych řekl, že část těch argumentů vzal v potaz i Ústavní soud. Nechci se znova odvolávat na to rozhodnutí Ústavního soudu, zejména na to disentní stanovisko pěti ústavních soudců, kteří byli připraveni vyhovět našemu návrhu a zrušit zákon jako celek.

Protože ten zákon je v účinnosti déle než 24 měsíců k dnešnímu dni, tak si už můžeme porovnat. To nám došlo k narovnání podnikatelského prostředí! Pořád miliardové dotace, pořád nesmyslné pobídky velkým nadnárodním firmám a pořád upřená pozornost na ty nejmenší.

Jako první upřu vaši pozornost na kontrolní činnost Finanční správy za 11 měsíců letošního roku. Můj první dotaz na paní ministryni je, kolik zaměstnanců Jestli je zvykem, jestli chodí jeden kontrolor, nebo dva, aby si důvěřovali a kontrolovali, nebo tři. Minimální počet kontrolorů je tedy 9 169.

Pak vám řeknu proč.

Já se omlouvám.

To je skoro tisíc měsíčně.

Jak je to ekonomicky náročné pro státní rozpočet, který bezesporu ty kontrolory platí.

My, daňoví poplatníci.

Snížím počet kontrol, to je 10 tisíc. Takže výnosnost jedné kontroly pro státní rozpočet je 300 korun českých.

Možná konkrétní dotaz. Kolik je průměrná hodinová odměna kontrolora v pracovní den? A předpokládám, že ano, že zákoník práce platí i pro zaměstnance Finanční správy. Třicet milionů. Pamatuji si to číslo. Tři sta korun z jedné kontroly. A říkáme tomu narovnání. Někdo jiný. Vládní koalice tomu říká narovnání tržního prostředí. Myslím, že ty údaje by tady zaznít měly, abychom mohli porovnat efektivitu kontrolní činnosti.

Kde si myslím, že ta částka, která by mohla být doměřena, by mohla být určitě vyšší než 30 milionů korun. Ale zřejmě je to oblíbená činnost.

Možná by nás mohlo zajímat i to, kolik nákladů daňová správa zaplatila za ty fiktivní nákupy.

To je už částka, kterou Finanční správa vymoci umí, ale nevím nebo vím, je to zcela nepodstatné pro příjmy státního rozpočtu.

Takže pokud bychom ta čísla brali vážně, tak by dneska EET mělo používat zhruba 300 tisíc daňových subjektů.